Ale přece jenom o ní nechám hlasovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem procedury. Kdo je proti?

Prosím, pane zpravodaji, o pozměňovací návrh.

Garanční výbor souhlasí. Výbor tedy také souhlasí. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat.